Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Ministra vnitra Hamáčka, který je zároveň předsedou ČSSD, vyzýváme k demisi. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost.

Vláda dnes zase žádá o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, přičemž samozřejmě moc dobře ví, že měsíc jí asi nikdo nedá, počítá se 14 dny, proto si říká o měsíc a doufá, že dostane dalších 14 dnů, jelikož ostatní opoziční strany kromě SPD ve skutečnosti nouzový stav nějakou formou podporují.

Hnutí SPD má konzistentní stanoviska a máme odvahu říkat pravdu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

Za prvé budu mluvit o tom, co dnes znamená nouzový stav a proč ho nepotřebujeme. Za druhé budu mluvit o tom, co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená. A za třetí budu mluvit o tom, co by vláda měla urgentně dělat místo neustálého prodlužování nouzového stavu. Takže za prvé, co dnes znamená nouzový stav a proč ho nepotřebujeme.

Na to ten nouzový stav už není potřeba. Potřebuje ho už jenom vláda, aby se mohla tvářit, že něco dělá, že za něco bojuje. A je to pořád dokola.

Určitě byly chvíle, kdy jsme nouzový stav potřebovali, to nezpochybňuji, to je pravda.

Že nám tady klopýtá a zpožďuje se očkování, že tady poletují informace o tom, jak vláda objednávala nebo neobjednávala, spíš neobjednávala vakcíny tak, jak měla, tak jak mohla. Že se tady kupovaly předražené a nefunkční pomůcky a tak dál a tak dál. Má to skrýt tu skutečnost, že vláda neumí v tuto chvíli říct lidem žádný scénář dalších kroků a dát nějakou naději, že to je pořád dokola improvizace.